Děkuji.

Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Připomínám, že to byl v jednu chvíli jenom dvojnásobek a to zvýšení reagovalo na současnou situaci, kde se spousta lidí dostává do problémů snížením svých příjmů.

Ale doposud bylo jen velmi málo možností, jak těm lidem skutečně pomoci.

Tyto problémy řeší mimochodem někteří lidé dodnes. My nechceme, aby se do dluhových pastí dostali ti lidé, kteří pracují a své dluhy platí, ale likvidují je neoprávněné exekuce. O tom mluvila Kateřina Valachová. Jsem přesvědčená o tom, že musíme ocenit, že Kateřina Valachová a Patrik Nacher, předkladatelé, nebo chceteli navrhovatelé tohoto návrhu zákona, dokázali dojednat navrhované podmínky jak s příslušnými ministerstvy a ministry, tak i s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, ale třeba i Exekutorskou komorou, zaměstnavateli či nevládními organizacemi, které pomáhají lidem, kteří se do dluhových pastí dostali. My sociální demokraté říkáme, že pracovat se musí vyplatit.

Prosím tedy o podporu tohoto návrhu zákona, a to podporu projednání v § 90, tedy v prvním čtení. Prosím, máte slovo.

Dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pěkný večer. Také já bych řekl pár slov.